Jak to může ovlivnit ten proces?

To všechno jsem tu říkal, moji kolegové také, a přes všechny tyhle argumenty, které obsahují argumenty Hospodářské komory, Asociace malých a středních podnikatelů, Komory daňových poradců, troufnu si říci, že jste byli hluší a slepí a nebo jste měli nějaké jiné priority než tyto argumenty a tento zákon se stal platnou součástí právního řádu. Nicméně během toho roku, kdy jsme takhle argumentovali marně, se přece jenom stalo několik věcí, které stojí za úvahu a za varování, zda by měl skutečně ten zákon vstoupit v účinnost ve stanoveném datu.

Může se v nich orientovat pouze selektivně. Budeli jich mít stokrát více, což v případě kontrolního hlášení nastane, pak je naprosto vyloučené, aby je zpracovávala plošně. Opravdu dojde jenom k selektivnímu výběru a na konci je realizace té hrozby, na kterou jsme upozorňovali, a to je zneužití dat. A během toho roku pan ministr financí sám několikrát osobně veřejně prokázal, že zneužívá již ta data, která jsou teď k dispozici. Uvedu malý příklad.

Jako bývalý ministr financí dobře vím, že je možné, aby ministr financí konstatoval, že k velkým daňovým únikům dochází v těch či oněch sektorech, že k velkým daňovým únikům dochází v oblasti stavebnictví nebo pohostinství. Ale neexistuje mechanismus, jak legálně se dostat k placení či neplacení daní z hlediska národnosti.

A vyjádření, že Vietnamci neplatí daně, je stoprocentní důkaz, který provedl ministr financí sám na sobě, že zneužívá již dnes existující data finanční správy.

Jak by se panu ministrovi líbilo, kdyby pan ministr Sobotka, když byl ministrem financí, nebo ministr Kalousek, když byl ministrem financí, veřejně řekl na tento mikrofon, že Slováci neplatí daně? Nebo přinejmenším největší žijící Slovák na území České republiky že neplatí daně. Jistě by to označil za nehorázné zneužívání informací daňové správy, kterou ministr používá k politickým útokům na tu či onu národnostní skupinu. Pan ministr financí tohle tady několikrát opakoval. Pokud mi to někdo nevěří, tak si to v tom stenu najděte. A několikrát zneužil data Finanční správy k tomu, aby nepřiměřeným a především nelegálním způsobem zaútočil na národnostní skupinu. Proč si máme myslet, že stejným způsobem nebude útočit na jiné skupiny?

Kdo přijde potom? Kdo přijde po Vietnamcích? Prostě během toho roku, co jste ten zákon schválili, pan ministr prokázal, že zneužívá data. To samo o sobě by mělo být dostatečným důvodem, abyste buď zrušili tento zákon, nebo si vyměnili ministra financí. Tento zákon s tímto ministrem financí je nebezpečný nástroj pro jakékoli demokratické a svobodné prostředí jakékoli země a pan ministr to bohužel prokázal sám svými veřejnými vyjádřeními ve Sněmovně.

Takže kvůli těmto 500 tisícům my budeme šikanovat 295 tisíc poctivých, uvalíme na ně nové povinnosti a těch 5 tisíc se stejně bude smát, protože nějaký způsob podvodu najdou.

On si to snad o sobě nemyslí. Nebo mám ten přístup, že pokud možno to všichni chtějí dělat dobře a poctivě, tak to zjednoduším, což už se stalo. Součástí platného právního řádu bylo jednotné inkasní místo a sjednocení daňového základu pro daně z příjmů fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. To je vaše politické právo. Pak jste bez problému mohli zvýšit onen parametr sazeb, libovolně, protože na to máte většinu, ale neexistoval jediný důvod zrušit již v našem právním řádu platné sjednocení základu sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmu fyzických osob. To už v tom zákoně platilo a všichni na to byli připraveni, protože to platilo rok a půl dopředu. Nebyl k tomu jediný důvod. Pokud jste si nepřáli snížení daní, mohli jste upravit sazby, ale k tomu sjednocení základu mohlo dojít. My jsme předložili jeden ze zákonů, kterým se vůbec nechcete zabývat.

Jak se v tom dá podnikat? To jste zrušili. To jste si odhlasovali, že ten zákon už zase nebude platit.